Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, dozajista jste dobrým počtářem, takže víte, že tato vláda nevládne tři roky, tato vláda vládne de facto od června 2018. Ministr vnitra není ministrem vnitra tři roky a předkládal tento návrh do Poslanecké sněmovny již v listopadu. Od listopadu leží v Poslanecké sněmovně. Takže neobviňujte ani ministra vnitra, ani tuto vládu z nečinnosti. Děkuji. Já jsem sice signalizoval, že nejsme v rozpravě, ale tím, že se přihlásil pan ministr, tak jsme znovu otevřeli rozpravu. Takže i ti poslanci, kteří nemají přednostní právo, mohou hovořit. Teď ale s přednostním právem pan předseda Stanjura. Tak pro pana ministra trochu politické historie. Opravdu mě baví, když sociální demokrat tady říká, jak jsou nová vládnoucí strana.

Ministrem byl Milan Chovanec, tehdejší myslím že první místopředseda České strany sociálně demokratické, a vaše politická strana byla nejsilnější vládní stranou, měli jste premiéra. Takže přijít tady, že my jsme přišli v červnu a po těch zločinných vládách, které nic nedělaly, jsme se toho chopili a už v lednu to tady projednáváme, je opravdu komické. Ale vy vlastně kritizujete sami sebe.

Ale vaše vláda to dělá opakovaně, ať už to byla Sobotkova vláda, nebo druhá vláda Andreje Babiše. Maximálně byste mohli ještě zkritizovat bývalého ministra vnitra z období první vlády Andreje Babiše, vašeho kolegu, dnešního ministra obrany, že se na to také vykašlal. Ale neříkejte, že jste noví a řešíte to od června.

Hoňte své úřady! Tak nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Pávek, po něm v rozpravě pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se nechci pouštět do té politické debaty, kdo za co může. Mě by zajímalo, který z těch ministrů, ať už těch nových, nebo těch předcházejících, vyvodil důsledky vůči svým vlastním úředníkům. Jak to, že se přenáší na Sněmovnu a na Senát zodpovědnost za to, že prostě nejsou dodrženy lhůty? Jak to, že po dvou a po třech letech, kdy prostě ty evropské normy máme na stole k implementaci nebo transpozici, tak jak to, že tedy jako to chodí sem na poslední chvíli? Jak to, že tady pokaždé vzniká hysterie, že když to rychle neprojednáme ve zkráceném řízení, že když to neschválíme, že když to ten Senát neudělá jakoby prostě do týdne, že to nebude fungovat a že budeme trestáni? Mě by zajímalo a já bych chtěl slyšet od jednotlivých ministrů, jak potrestali ty úředníky, jak odešli bez prémií, jestli některý z nich byl prostě sesazen, jestli některý z nich byl vyhozen. Vždyť tohle je neuvěřitelné!

A tři roky se to válí na tom ministerstvu. Kde jsme? Jestli tady prostě půl roku před uplynutím lhůty nebude ležet návrh zákona, tak aby mohl být řádně a v klidu projednán, aby ho mohl projednat v klidu i Senát, tak prostě jako to půjde zpátky. A navrhuji vám všem, abyste tuto praxi zavedli i ve výborech. Jestli na to nebudeme mít půl roku, neprojednávat a vrátit! A je mi úplně jedno, za jakou stranu jsou. Děkuji. Pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

Samozřejmě i vláda přijala svůj plán legislativních prací svým usnesením a implementační normy v těchto plánech legislativních prací byly pochopitelně ostře sledované z hlediska termínu.

Kdyby aspoň jako firmu, ale aspoň jako slušnou státní správu.

Prosím, máte slovo.

Kdybyste se zamysleli jenom nad tím, kolik zákonů vzniklo za posledních deset let, tak byste možná na těch ministerstvech, a tím žádného úředníka nechci bránit, nechtěli vůbec být. Protože to, co se tady odehrává, tak je hon na zákony, a na nové hlavně. My místo toho, abychom to, co už jsme jednou uzákonili, kontrolovali, vyžadovali, hledali cesty, udělali třeba jenom jinou vyhlášku, podobu, možná že by stačilo jenom prověřit, jestli to je dodržováno, tak vlastně v zájmu spravedlnosti a jiných vznosných cílů, které neustále slyším kolem sebe, tak předkládáme nové a nové a nové a nové a zase nové a pořád nové a stále nové zákony. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale místo toho, abychom plnili tu úlohu těch, kteří dohlíží a kteří prostě nějakým způsobem vedou a snaží se to všechno usměrnit, tak tady my, kteří tomu absolutně nerozumíme, nevíme, jak napsat správně zákon a to si přiznejte, že jestli to tady někdo umí, tak možná že dva, tři lidé, možná že nikdo tak tady předkládáme stále nějaké svoje nesmysly, a mělo by to být spíš obráceně.

Děkuji. Pan poslanec Dolínek a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne.